Dobrý večer. Děkuju za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nemám problém s tím, mnozí třeba nad tím pokrčí rameny, že ve Sněmovně sedí Andrej Babiš. Je to vůle voličů a Andrej Babiš byl demokraticky zvolen. V minulosti bylo zvoleno mnoho osobností. Tuším, že demokraticky byl zvolen i Klement Gottwald. S čím mám ale zásadní problém, je to, že hlasy poslanců strany lidové a sociální demokracie se stal ministrem financí pravděpodobný agent komunistické Státní bezpečnosti, mediální magnát a majitel podnikatelského impéria v jedné osobě. Tím jsme se posunuli někam na Střední východ, a to vše za aktivní účasti strany lidové a sociální demokracie. Já nemám problém ani se sociálně demokratickou vládou, která je založena na úspěchu ve volbách. Se sociálně demokratickým programem jako konzervativní politik nesouhlasím, mám k němu řadu výhrad, ale sociálně demokratický program beru jako legitimní, evropský a jsem vždy připraven se sociálními demokraty na základě věcných argumentů se střetnout.

To je ale také legitimní. Avšak svých názorových oponentů ze sociální demokracie jsem si vždy vážil a respektoval je. Proto mne doslova děsí, čeho jsme svědky dnes. Všichni jsme si jistě vědomi, že výkon funkce ministra financí Babiše zásadně ovlivňuje podmínky pro podnikání a zisky jím vlastněných společností. Ze své pozice ministr financí Babiš pravděpodobně ovlivňuje legislativu a výkony kontroly, a navíc má možnost přímo kontrolovat aktivitu konkurence prostřednictvím Finančního analytického útvaru. Tato situace už negativně dokonce ovlivňuje pověst České republiky v zahraničí. Nerozumím ani podpoře, kterou někteří upozorňuji někteří podnikatelé vyjadřují Andreji Babišovi. Já skutečně nerozumím tomu, jak může jakýkoliv podnikatel podnikající ve stejném oboru jako ministr financí, tedy zemědělství, lesnictví, zdravotnictví a v dalších, nemít obavu, že právě jeho byznys bude ministrem Babišem kontrolován, omezován, nebo dokonce zlikvidován jako byznys nepohodlného konkurenta.

Z Andreje Babiše se stává nebezpečné podnikatelské monstrum, které velmi brzo začne ohrožovat i ty nejsilnější hráče na trhu. Pro podnikatele nastane doba: buď budeš s Babišem a přijmeš jeho podmínky, nebo budeš proti, a pak patrně na trhu nebudeš. To našim podnikatelům rozhodně nepřeju a věřím, že si velmi rychle uvědomí, jaké riziko pro podnikatele představuje podnikatel a ministr financí Andrej Babiš se všemi nástroji, které mu jeho funkce umožňují. Co Andrej Babiš a veřejné zakázky? Účast ministra Babiše na veřejných zakázkách není omezena, a to ani v organizačních složkách, které jsou ministru financí přímo podřízeny. To opět nemá v evropských demokraciích obdoby. Státní správa hmotných rezerv tam podniky skupiny Agrofert poskytují skladovací služby, stejně tak poskytují dodávky masa do státních rezerv, nákup potravin pro armádu, pro Vězeňskou službu, miliardové zakázky pro Babišovy firmy Uniles a Wotan Forest od Lesů České republiky, Babišova Synthesia dodává suroviny Explosii, které je stoprocentním vlastníkem právě Ministerstvo financí vedené opět Andrejem Babišem. Babiš rozhoduje i o předsedovi

A hlavní byznys Andreje Babiše? Babišova zemědělská firma dostane peníze na dotovanou zelenou naftu a zaseje dotovanou řepku. Tu dotovanou bionaftu nalije Andrej Babiš do svých zemědělských strojů a znovu zaseje dotovanou řepku. Kruh se uzavřel. To jsou Babišovy dotační karusely. Odtud patrně plyne i ta Babišova obliba karuselů jako takových.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych tady zmínil jen pár kauz této vlády, které by ještě nedávno znamenaly její pád, nebo minimálně demisi odpovědných ministrů. O biopalivech jsme již hovořili a hovořili mí předřečníci pět miliard pro skupinu Agrofert vlastněnou ministrem financí. Nezapomeňme ani na výhodný výkup pozemků Andreje Babiše a osminásobně vyšší výkupní cenu, kterou majiteli pozemků ministru Andreji Babišovi zajistil ministr dopravy. Vzpomeňme na nátlak na Českou televizi, kdy manažeři Agrofertu Andreje Babiše požadovali vyvození odpovědnosti a potrestaní reportérů České televize. Jeho tisk navíc útočí na financování České televize. Vzpomeňme na miliardový tendr Lesů České republiky.

Vzpomeňme na korupci na Ministerstvu pro místní rozvoj, kdy ředitel odboru Ministerstva pro místní rozvoj a hlavní manažer hnutí ANO Vladislav Koval byl obžalován za vyžadování úplatku. Nesmíme zapomenout na kauzu monitorovacího systému opět na Ministerstvu pro místní rozvoj, kdy paní ministryně Karla Šlechtová obvinila náměstka ministra financí Lukáše Wagenknechta z neprofesionality a poškozování zájmů České republiky. Dnes zameteno pod koberec. Jsou tady samozřejmě i otazníky nad sto miliony od firmy Skanska, tehdy byl jejím ředitelem současný ministr dopravy pan Dan Ťok, kde švédští interní auditoři zjistili, že v době, kdy byl ředitelem české pobočky Skansky, vyvedla na úplatky sto milionů korun do firmy, se kterou Skanska spolupracovala.

Dámy a pánové, nemohu rozporovat přítomnost hnutí ve Sněmovně. Je to rozhodnutí voličů a já ho plně respektuji. Co ale zásadně odmítám, je oligarcha a mediální magnát na pozici ministra financí. Do křesla ministra financí vynesly Andreje Babiše bohužel hlasy poslanců strany lidové a sociální demokracie.

Může se stát, že za dva roky již bude pozdě. Budu hlasovat pro vyslovení nedůvěry této vládě. Děkuji, pane poslanče. Dalším do rozpravy je pan poslanec Vilímec a připraví se pan poslanec Novotný.

Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, podobná hlasování o vyslovení nedůvěry vládě zažila Sněmovna již mnohokrát, jen je v posledních dvou volebních obdobích vyvolávala levicová opozice vůči pravicové vládě.

O svržení pravicové vlády se sociální demokraté především pokoušeli i v minulém volebním období. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vlády jsem vždy respektoval.